Ekonomicky jsem přesvědčen, že je potřeba deficit státního rozpočtu snižovat, a ne zvyšovat. 120 miliard tady bylo před třemi roky, před pěti lety, možná před deseti lety, ty deficity jsou pořád stejné.

A špatně je i samotná struktura státního rozpočtu. Chudší mimopražské regiony přicházejí o 14 mld. z Evropské unie a nedostanou ani zásadní dopravní investice. Celkový nedostatek investic, které by umožnily budoucí hospodářský růst, již vládě vytýkají dokonce i odbory. To je neuvěřitelné. Odbory se většinou starají o práva zaměstnanců, ale dnes už i odbory vytýkají to, že nemyslíte na budoucnost a že nehodláte investovat tak jako v minulých letech v době hospodářské ekonomické krize a recese. Dnes to tedy vypadá tak, jako bychom zde počítali s hospodářským blahobytem pro bohaté a ještě větší chudobou pro chudé. Vážený pane ministře, my s návrhem rozpočtu nemůžeme souhlasit a budeme hlasovat proti. Co se týče jednotlivých dalších věcí, dovolte, abych se jen velmi krátce zmínil o sportu. Co se týče sportu, chvilku říkáme ano, miliardu do sportu. Chvilku říkáme ne miliardu do sportu, protože se tam dějí věcí, o kterých jste mluvil, o kterých jste hovořil. Dobře, souhlas. Ale v tom případě je potřeba připravit systém, který peníze do sportu dostane, bude naprosto transparentní, průhledný, ale nemůžeme zastavit investice a finanční podporu sportu v České republice. To přece nejde. A já bych vás chtěl požádat všechny, vážení kolegové, včetně pana ministra školství, abyste takový systém připravili. Transparentní systém finančních prostředků do sportu. Myslím, že to je velká nutnost, a žádám vás všechny, abyste to učinili co nejrychleji, protože všichni víte, že legislativní proces trvá velmi dlouho. To znamená, když to připravíme, bude trvat dalších x měsíců, než to dostaneme do praxe. Myslím si, že tato věc hoří, a já vás tady na to upozorňuji. Děkuji za slovo.

Děkuji, pane předsedo.

Ten náklad mají všichni ostatní ministři.

Protože ta Evropa taky funguje nějakým způsobem. Taky jsme teď měli hlasování o tom, jestli nám má někdo diktovat, kolik žen kde má být. Takže Evropa funguje nějakým způsobem.

My tady napravujeme chyby minulých vlád, že jsme deset let nebyli schopni přijmout zákon o státní službě. A že jsme byli nejhorší v čerpání. Že je tady ohroženo 90 mld. investic.

To není pravda! Já jsem přišel na resort financí a hned jsme udělali program do investic kapacit základních škol tady kolem Prahy. Osm set milionů! Třicet obcí se přihlásilo. Tak já nevím, o čem mluvíte.

Hrozně mě pobavil pan Novotný, strategická debata.

Tam bylo všecko napsáno. Takže my teď děláme strategii energetickou.

Strategická debata.

Stavíme dálnice v průměru 13 let. Tak aspoň za naší vlády jsme přišli a prosadili větší motivaci majitelů pozemků, abychom konečně mohli stavět.

Proč nemáme rychlovlaky? Já nevím.